Absurdní. A prosím vás, když tady mám tu vaši tiskovou konferenci, učíme vládu šetřit. Přemrštěná podpora korporací.

Takže nechápu, my jsme to udělali, ale vy jste to podporovali. To nikdo neví, co to je.

Takže co je důležité, my připravujeme národní hospodářskou strategii.

Místopředseda vlády pro hospodářství v tuto chvíli připravuje základní teze, které budou vodítkem pro přípravu hospodářské strategie samotné.

Klíčovým prvkem hospodářské strategie se stane již implementační část, založená na konkrétních cílech spojených s řízením, časováním návazností na finanční zdroje, na pravidelném monitoringu a vyhodnocování.

Bude připraven investovat do infrastruktury v oblasti dopravy, vzdělávání, zdravotnictví a dalších.

Jak bude Národní rozvojový fond fungovat?

Angažmá NRF snižuje celkové finanční náklady na projekt, zvýšení dostupnosti financování pro konečné uživatele, a také konečně samozřejmě chceme urychlit PPP projekty.

Na přípravě těchto podkladů budou spolupracovat všichni signatáři memoranda.